Děkuji, paní senátorko. Nyní se ptám zpravodajky garančního výboru, což byl výbor pro sociální politiku, paní poslankyně Aulické Jírovcové, jestli se chce vyjádřit k usnesení Senátu. Ne, nechce se vyjádřit, tak v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášena paní poslankyně Richterová. Je zde přihlášena s faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Levová. Já jsem jí nemohl dát slovo, protože jsem ještě neotevřel rozpravu, takže pokud bude trvat na té faktické poznámce, tak dostane slovo po paní poslankyni Richterové. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní senátorko, vážené kolegyně, vážení kolegové, chci poděkovat Senátu, že opravil moji chybu.

Tolik velmi stručně. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano. Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pan poslanec Kaňkovský. Vážená paní senátorko, vážený pane předsedající, milé dámy, vážení pánové, jenom krátce. My jsme už zde při projednávání ve třetím čtení avizovali, že bychom jeden z těch pozměňovacích návrhů, které poslanci KDUČSL zde prezentovali v rámci projednávání této novely, chtěli prosazovat v Senátu, tak se i stalo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečné slovo ze strany paní navrhovatelky? Ani paní senátorka nemá zájem o závěrečné slovo. Takže přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu, to znamená, že k přijetí následujícího usnesení bude zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.